Další faktická poznámka, paní poslankyně Valachová, potom pan poslanec Grospič. Jsem ráda, že na půdorysu tohoto zákona mluvíme o ekonomice a její budoucnosti. Jenom bych chtěla říct, že tato pravidla kurzarbeitu, tak jak jsou vyjednaná, mají podporu Svazu průmyslu a dopravy, mají podporu Konfederace zaměstnavatelských svazů a mám pocit, že právě na základě těch posledních úprav i Hospodářské komory. A proto mně v tuto chvíli ani příliš nevadí, že i na konec tohoto projednávání nám chybí ministr průmyslu. Pokládám za absolutně klíčovou shodu sociálních partnerů a jak říkám, neděje se to často, jestli vůbec někdy, kolegové a kolegyně, většinou se tato Sněmovna rozdělí na pravou část, která zuřivě hájí to, co si myslí zaměstnavatelé, a na levou část, která zuřivě hájí, co si myslí zaměstnanci a odbory. V tuto chvíli se podařilo najít shodu.

Osobně bych byla raději za silnější postavení zaměstnavatelských svazů a zástupců zaměstnanců a odborů, tak jak je to například v Německu, ale vaším prostřednictvím, pane předsedající, myslím si, že ani potom by kolega Skopeček a Munzar se mnou nebyli spokojeni. Takže buďme rádi za tento kompromis. Je to dobrý stavební kámen. Budeme lépe připraveni, nejenom naše vláda, ale i nadcházející vlády, na možné hospodářské potíže různého charakteru. To je ta přidaná hodnota.

Děkuji. Pan poslanec Grospič, faktická poznámka, připraví se pan poslanec Skopeček. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také velice rád, že u tohoto zákona došlo ke shodě takzvané tripartity a že se posouvá tento návrh zákona už do reality, která je možná kompromisem, ale je kompromisem, který musíme odzkoušet, musíme pomoci našim zaměstnancům. A jsem velice rád, že z toho vypadly návrhy, které tady mnohokrát zaznívaly.

Ale to ukáže čas, to ukáže nějaká doba následujícího třeba roku.

Já vám děkuji. Pan poslanec Skopeček faktická poznámka.

Já totiž dobře vím, jak dneska tripartita funguje.

Hospodářská komora, Svaz průmyslu mají názory jiné, přesto si vláda dělá, co chce. Takže pro mě tento argument, že to bude po dohodě s tripartitou, není validní, protože prostě neberete zaměstnavatele příliš vážně, a to už nemluvím vůbec o malých a středních podnikatelích, kteří prostřednictvím těchto svazů nejsou zastoupeni vůbec. Pane kolego, podívejte se, jak máme chráněný trh práce, respektive zaměstnance na trhu práce.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Sklenák. Také budu krátký, děkuji, pane předsedo, vaším prostřednictvím.

Ale myslím si, že to není obecně přání nikoho, kdo si přeje rozvoj České republiky, stabilitu, sociální mír, a především v současné době nastartování ekonomiky. Děkuji.

Proto je to tam v podstatě na vládě, která na základě konkrétní situace po projednání se sociálními partnery ty parametry sdělí.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček, faktická poznámka. Děkuji za slovo. Že není Hospodářská komora součástí tripartity samozřejmě vím.

Myslím si, že v tomto nejsme ani tak v rozporu nebo že to není nic, co by nebylo z mé strany nepochopitelné.